To byla taky samozřejmě správná připomínka.

Děkuji, pane místopředsedo.

Pronajímatel není lump. Proboha, život je zelený strom.

Tento návrh brání dohodě slušných rovnoprávných lidí v soukromoprávním vztahu. My podpoříme pozměňovací návrhy našich kolegů a sám předkládám pozměňovací návrhy, ke kterým se teď v podrobné rozpravě hlásím. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji vám. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předkladatel pozměňovacího návrhu se domnívá, že je nutné upřesnit alokaci hrazeného nájemného po rozhodné době. Domnívá se, že předkládaný sněmovní tisk toto neupravuje. Z těchto důvodů v pozměňovacím návrhu navrhuje, aby nájemné placené v ochranné době bylo použito na krytí nájemného v ochranné době a až po skončení ochranné doby se nájemné použilo na krytí pohledávek z rozhodné doby. Děkuji za slovo. Děkuji.

Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady budu trochu déle, protože těch pozměňovacích návrhů s ohledem na podobu té samotné materie mám víc.

Ta současná podoba je poněkud vágní a bude zakládat i nejistotu na straně samotných nájemců i pronajímatelů.

Tolik tedy představení jednotlivých pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je jediné zlepšit to, co máme v tuto chvíli na stole, a v některých případech, což je ještě podstatnější, zajistit lepší vyvážení toho, kdo se vlastně o tu pomoc ve skutečnosti zaslouží, jestli tady stát přehodí veškerou odpovědnost jenom pronajímatelům vlastníkům, anebo také převezme nějaký vážný reálný díl té pomoci. Za nás se jednoznačně stavíme k tomu, aby to nebylo jenom přehození černého Petra, ale aby tady stát opravdu pomohl, tak jako se snaží pomoci v případě jiných schválených zákonů v případě stavu nouze. Děkuji za pozornost.

Ano, pane místopředsedo, děkuji. Čili ještě jednou.

A pak ty další dva návrhy: § 3 odst. 4 a § 3 odst. 5 jenom zpřesňují tím, že buď doplňují všechny pohledávky konkretizací, že jde o pohledávky na nájemném, anebo zrušují tak, aby odstranily případné výkladové problémy v budoucnu. Děkuji.

Děkuji za slovo. Možná je to zbytečný pozměňovací návrh, možná i právní norma jako taková bude ve své účinnosti velice krátká. Doufejme všichni, že to bude krátké.